Ráda bych vám představila své dva pozměňovací návrhy, které zmírňují tvrdost tohoto návrhu zákona a zohledňují nelehkou práci našich řidičů. V prvním pozměňovacím zákonu navrhuji oproti původnímu návrhu zákaz jízdy v levém jízdním pruhu na vybraných úsecích, a to pro vozidla až od 7,5 tuny, aby se to dotýkalo pouze kamionů a ne aut s karavanem či dodávek. Ovšem ne po celý den, zákaz předjíždění by platil od 6 do 17 hodin, kdy je větší provoz. Původní poslanecký návrh počítá se zákazem celoplošně, já navrhuji vybrat úseky dálnic, kde bude zákaz předjíždění platit, to znamená například úseky stoupání do kopce, úseky, kde hrozí kalamita, nebo úseky, kde je zúžení. Můj druhý pozměňovací návrh je naprosto shodný s prvním, až na malou změnu. Zde měním časové rozmezí. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Důvodem je zejména sjednocení doby zákazu jízdy se sousedními státy, zejména se Slovenskou republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo. Současný rozdílný okamžik začátku doby, ve které platí zákaz jízdy uvedených vozidel, totiž vede k tomu, že řidiči využívají nedělní noční, ranní a odpolední hodiny k tomu, aby přejeli přes Českou republiku a v okamžiku začátku zákazu jízdy na území České republiky, to je ve 13 hodin, zůstali stát až těsně před hranicemi.

Jelikož porušování doby zákazu jízdy představuje závažný problém z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a stávající výše sankcí neodrazují řidiče před porušováním tohoto zákazu, navrhuje se dále, aby sankce za porušení doby zákazu jízdy byly navýšeny tak, že v rámci správního řízení bude možné nově uložit pokutu v rozmezí od 5 tis. korun do 10 tis. korun. A příkazem na místě bude možné uložit pokutu do výše 5 tis. korun. Zbývající změny mého návrhu jsou pouze legislativně technické, jež souvisejí s přečíslováním odstavců v § 43 zákona o silničním provozu.

A požádám znovu sněmovnu o klid. Děkuji, pane předsedající. Já bych také ráda odůvodnila svůj pozměňovací návrh a zároveň vysvětlila, proč tento pozměňovací návrh podávám.

To znamená, na vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nad 12 tun, což nám potvrdili odborníci z praxe i zástupci dopravců.

Dále chceme předejít zbytečnému zvětšování dopravních kongescí, respektive tvorbě dlouhých kolon, které se obzvlášť v opravovaných úsecích dálnice tvoří, jsou s tím obrovské problémy a vznikají tak nebezpečná místa. Tam právě dochází k těm dopravním nehodám. Obecně je naším cílem zajistit větší plynulost silničního provozu, a to nejen na dálničních úsecích. Podobný názor zastává například i Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy, které upozorňují, že zákaz předjíždění nákladních vozidel nezvýší plynulost a bezpečnost provozu na dálnicích, naopak způsobí na silnicích nové problémy i řidičům osobních vozů.

Dále dodávají, že současná legislativa už umožňuje, aby byla souběžná jízda kamionů zakázána. Mohou být využity značky zákazu předjíždění, které už na některých úsecích jsou, a kamiony mají zákaz vjezdu do třetího jízdního pruhu. Dále v tom pozměňovacím návrhu, který předkládám, dochází rovněž ke zkrácení doby, v níž má zákaz platit, a navrhuje se, aby platil pouze v době od 6 do 19 hodin, neboť v pozdějších večerních hodinách již nebývá provoz tak intenzivní. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému. Děkuji za slovo.